Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat.

Ještě před zahájením tohoto bodu požádal s přednostním právem o vystoupení předseda vlády Andrej Babiš.

Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové, děkuji za možnost tady krátce vystoupit k rozpočtu.

Jsem přesvědčen, že tento rozpočet zlepší život našim občanům a pomůže i podnikatelům a živnostníkům. Předpokládá, že zadlužení země neporoste, že budeme investovat do potřebných projektů a důležitých priorit, jako je školství, zdravotnictví, životní úroveň seniorů, vědy a výzkumu a dalších oblastí, kde se to České republice v budoucnosti vrátí.

Návrh vytváří podmínky pro dostatečné investice do dopravní infrastruktury, do nemocnic, obnovy kulturních památek, výstavbu mateřských škol, nádraží, bytů a do mnoha dalších oblastí, které se dotýkají života každého z nás. Je to rozpočet, který chce, aby naše ekonomika zůstala konkurenceschopná, nezaostávala, ale naopak byla moderní a udávala směr.

To je téměř třetina výdajů našeho rozpočtu. Vláda tímto rozpočtem chce také zlepšit životní úroveň ekonomicky aktivních.

Nechci dále hovořit podrobně o rozpočtu a jeho hlavních příjmových a výdajových položkách. Určitě paní ministryně financí, která rozpočet velice tvrdě odpracovala a snížila deficit z 50 mld. na 40 oproti plánu, ho představí. Jenom bych znovu polemizoval s tím, že jedna věc je plán a druhá věc je výsledek.

A já myslím, že to chtějí všichni v této Sněmovně, všechny politické strany a hnutí.